Kdo je proti?

Tyto interpelace byly odloženy na příští čtvrtek.

Pan Stanjura tady je, tedy momentálně není v sále, ale...

Úplně stejný. Já nechápu, proč u tří interpelací, které se týkají úplně toho samého, vy postupujete u každé jinak. Takže já dávám námitku proti tomu postupu, doufám, že mi pan předsedající vyhoví, jinak to budeme tedy hlasovat. Tak pokud tady pan kolega Stanjura je, tak jistě rád navrhne přerušení té své interpelace na paní kolegyni Maláčovou, která je řádně omluvena, abych já nebyl v zbytečné procesní pasti.

Děkuji vám. Projednávání této interpelace bylo přerušeno do přítomnosti paní ministryně Jany Maláčové.